Tedy z bezpečnostních důvodů tyto informace nebývají poskytnuty předem.

Myslím, že tato cesta je spojena s více fámami, a nevím, jak bych to jinak slušně popsal, než je zdrávo. Samotný program byl koncipován jako vyvážený. Nesetkal jsem se s žádnou protestní nótou, s žádnou námitkou žádného z našich spojenců či partnerů.

Samozřejmě že se setká se svým protějškem předsedou.

Tak si myslím, že některé připomínky byly až nedůstojné.

Ale i francouzský předseda Parlamentu navštíví Ruskou federaci. Tolik velice stručně.

To je, řekněme, ta informativní část mého vystoupení.

Já budu citovat: